Nestačí pouze zvyšovat daně a snižovat důchody, protože snižování valorizace důchodů prostě považuji za jejich snižování. Z ekonomické krize se nejde jen proškrtat, a to ani za přispění velké části médií. V materiálu mi naprosto chybí prorůstová opatření.

Ekonomika tak nevykazuje žádné známky růstu. Klesají reálné příjmy domácností i jejich reálná spotřeba.

Pojďme se ještě podívat na hrubý domácí produkt.

Propadlo se Finsko, Maďarsko a Česká republika. To jest předpoklad, že dosáhneme devátého nejhoršího výsledku mezi zeměmi OECD. Pikantní na daňovém balíčku je fakt, že jde proti notoricky opakovanému slibu pravicových stran, že dvě třetiny úspor bude na výdajové straně rozpočtu, je jinak provozu a výdajů státu a jen jedna třetina na příjmové straně zvyšování daní. Realita je taková, že předložený balíček této vlády znamená celkové úspory údajně 93 miliard ročně a z toho minimálně 80 %, to jest 73 miliard korun představuje úplně obyčejné zvyšování daní. Je to největší zvýšení daní v novodobé historii České republiky. O 73 miliard korun ročně. Tedy v naprostém rozporu s programovým prohlášením vlády, že dominantním zdrojem úspor bude šetření na výdajové straně rozpočtu. A to jsem ještě nehovořil o předvolebních slibech vládních stran, ale i nedávných prohlášeních, abychom se nevraceli před volby, členů kabinetu současného pana premiéra.

Žádné zvyšování daní. Stát musí šetřit na sobě, ne na lidech.

Vystavíme stopku zvyšování vládních výdajů, opět na příspěvcích lidovců.

Nebudeme zvyšovat daně. Tečka, zdůraznil tehdy v pořadu.

Kromě toho se vyšší zdanění promítne do ceny nájmů a jediný, kdo na to doplatí jsou právě nájemníci. To není správná cesta